Druhou otázkou to znamená, první otázka je logika předkladatele, druhou otázkou, kterou bych rád jako zpravodaj Poslanecké sněmovny předkladateli položil, je otázka na jeho potenciální střet zájmů.

Ale v obou dvou těchto bodech ministr financí se zdržel hlasování, jak je v zápise vlády uvedeno, z důvodu potenciálního střetu zájmů.

Tam to víme.

Tato informace není známá. A pokud ministr financí veřejně deklaroval střet zájmů, myslím si, že by si Poslanecká sněmovna zasloužila, aby bylo vysvětleno, kde on sám tento střet zájmů spatřuje, protože možná se mi budete divit, já svým ostřížím zrakem ho nikde nevidím. Proto se zdvořile předkladatele táži, zda by nám neosvětlil, kde v případě tohoto tisku ten deklarovaný střet zájmů má.

Ta úroveň je mimo jakoukoliv kritiku. Ministerstvo financí bývalo kdysi elitou ústředních orgánů státní správy. Já si vám dovoluji přečíst poměrně klíčový odstavec hodnocení RIA, kde vlastně předkladatel říká nám, Poslanecké sněmovně, jaké jsou dopady tohoto návrhu zákona.

Vyčíslení stávající výše daňových podvodů v této oblasti může být značně nepřesné, neboť kontrola podle současné právní úpravy neodhalí všechny případy podvodného jednání, a tak může být odhadnutá výše daňových úniků zkreslená.

Dámy a pánové, dokáže mi někdo říct z této definice z hodnocení RIA, jaké budou dopady? Předkladatel to evidentně neví a říká nám, že to není schopen říct. Předkladatel poctivě přiznává, že o nich nic neví, že je není schopen vyčíslit, že jediné, co ví, je, že potřebuje nabrat na to šest nových lidí do služebního poměru za tři a půl milionu korun ročně a že z toho má nějaký osobní prospěch Andrej Babiš, protože hlásil konflikt zájmů. To je jediné, co víme o dopadech tohoto návrhu zákona. Nic jiného nevíme.

Co když to bude míň než těch tři a půl milionu, co budou stát ti úředníci, kteří musí být přijati do služebního poměru? Opravdu se předkladatel domnívá, že Poslanecká sněmovna může na základě takovéto studie RIA zodpovědně rozhodnout o poměrně rozsáhlé administrativní zátěži spočívající v papírování, formulářích a kaucích? Já proti tomu principiálně nic nemám.

Ze své praxe vím, že se to děje zejména v Moravskoslezském kraji například. Ať se na mě Slezané a severní Moravané nezlobí.

Tento materiál je ignoruje. Tento materiál je diletantský na úrovni druhé základní postupné pomocné školy. Já bych při této příležitosti rád veřejně předal panu ministrovi financí obecné zásady pro hodnocení dopadu regulace RIA platné od prosince 2011 a požádal ho, aby ty nové odborníky, které nabral na Ministerstvo financí, o těchto zásadách poučil.

Pane ministře, prosím. To, co dále stojí za zapamatování, je skutečnost, že tady vláda jako svoji hlavní prioritu prezentuje opatření proti daňovým únikům, a já s tím do jisté míry souhlasím. Obě dvě novely mají snahu mířit proti daňovým únikům, což vláda formuluje jako svoji zásadní prioritu. Ale prosím pěkně, dobře si to zapamatujme. Dobře si zapamatujme, že vláda tady vyžaduje zvýšené administrativní náklady a zvýšené oběti od daňových poplatníků ve jménu boje s daňovými úniky jako se svou hlavní prioritou. Dobře si to zapamatujme, až budeme projednávat tisk 418, protože tam předkladatel navrhuje opatření, o kterých sám uznává, že vedou k daňovým únikům, a obětuje to za úplně jiné priority, kterými jsou tedy zejména příjem pro Agrofert.

V tomto případě to tak deklaruje, ale zapamatujme si to pro další tisky. A to je tak asi vše, co jako zpravodaj Sněmovny mohu k tomuto tisku říci. Jménem Sněmovny požádat pana ministra o vysvětlení některých nejasností zejména v otázce osoby předkladatele, jeho osobního konfliktu zájmů. Zeptat se ho, proč nepokládal za nutné respektovat obecné zásady zpracování regulace RIA.